Prosím, paní navrhovatelko, máte slovo. Děkuji. Bohužel zde není v tuhle chvíli. Já se pokusím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme pevně zařazeným bodem a konstatuji, že kromě úvodního slova tady mám řadu přihlášek i s přednostním právem, respektive se stanovisky poslaneckých klubů. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Tak prosím, máte slovo. Tak ještě jednou.

Věřím, že se všichni shodneme na tom, že tyto protilátky existují.

Jejich kvalita a schopnost ochránit dotčenou osobu před nákazou je naprosto zcela srovnatelná.

Každopádně v tuto chvíli neexistuje jediný důvod, proč by měly být osoby s protilátkami vytvořenými podstoupeným očkováním jakkoli zvýhodňováni proti lidem, kteří mají přirozeně vytvořené protilátky po prodělané nemoci. Pokud to tak činíme, tak tyto osoby diskriminujeme. Jiné slovo bohužel nemohu naleznout. Toto potvrzují nejenom vědecky uznávané závěry, ale dokonce také praktický případ z praxe.

Tento samotný fakt potvrzuje hned dvě skutečnosti.

Jak jsem již říkala, v sousedním Rakousku postačí pozitivní test na přítomnost protilátek jako důkaz bezinfekčnosti konkrétní osoby.

Napadají mě pouze dva. Za prvé je to moc drahé. Ano, je to drahé, ale s ohledem na to, kolik peněz, kolik naše vláda vyhodila peněz oknem za předražené nákupy testů a ochranných zdravotních pomůcek, se jedná v podstatě o takovou kapku v moři.